Nicméně tím, že to nebylo kreativní ani účinné, ale hloupé, tak jsem se podíval do stenozáznamu, což je tedy hrozná věc pro nás pro všechny, všechno, co řekneme tady od mikrofonu, může být jednou použito proti nám, a já si dovolím vám odcitovat ze stenozáznamu odstavce z 22. listopadu 2017, když jsme měli ustavující schůzi a měli jsme druhý důležitý bod, prvním byl slib poslanců, abychom mohli vykonávat svůj mandát, a to byla volba předsedy Poslanecké sněmovny.